Ta odpověď je celkem jednoduchá. Nicméně nedočkali jsme se tady odpovědi na tři zásadní věci. Materiál, který projednáváme, je evidentně nepravdivý, minimálně co se týče fiskálních dopadů a pracovních míst. O tom nemůže být pochyb. Ministr financí neodpověděl, proč obelhal Poslaneckou sněmovnu a veřejnost, když informoval o stanovisku Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu pana poslance Raise. A žádný z členů vlády není ochoten odpovědět na to, proč česká vláda dobrovolně porušuje závazky vůči Evropské unii jenom proto, aby dál zůstala výhoda pro Agrofert. Zjevně si, páni ministři, tuto odpověď potřebujete rozmyslet, zrovna tak jako my se musíme poradit o našem dalším postupu, když neodpovídáte na zcela logické otázky.

90 minut. Tak ještě předtím s přednostním právem, než vyhlásím přestávku, pan předseda klubu Faltýnek. Chtěl bych poprosit prostřednictvím pana předsedajícího, protože už o tom diskutujeme velmi dlouho rozumím tomu, že je potřeba se poradit v této věci jestli by ta přestávka nemohla být trošku kratší, jestli je možno prostě učinit nějakou dohodu v tomto duchu, protože tady nové argumenty nezazněly, protože kolega Kalousek, a já jsem s ním o tom krátce hovořil, je opakuje proto, protože opakování je matka moudrosti. Já to chápu. Ale je možné tedy se dohodnout? Jde o politickou debatu. Prosím, pane předsedo. Mě to, pane kolego Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, také mrzí.

Nejste ochotni na to odpovědět. A to je tak zásadní věc, že se o tom poslanecký klub potřebuje poradit. Prostě kolegové, jestli začínáte volit strategii lhaní, a jak jsem v posledních minutách slyšel, tak dokonce i vzájemného vydírání, tak my se musíme poradit, jak se začneme v této Poslanecké sněmovně chovat.

Proto dávám slovo panu předsedovi Faltýnkovi. Děkuju za slovo, pane předsedající. Rozumím tomu požadavku, nicméně všichni víme, že do rozpravy jsou přihlášeni právě ministři zemědělství a životního prostředí, aby mohli odpovědět na dotazy, které tady zazněly.

Velmi krátce! Prosím, nekřičte v Poslanecké sněmovně. Bude mluvit ten, komu jsem udělil slovo.

Nic jiného nepřipustím, nebo přeruším schůzi ze své pravomoci. Prosím, pane předsedo. Řeknu konkrétní návrh.

Tak musím říct, že udělám jednoduché rozhodnutí, a to je: budu postupovat podle návrhů, jak byly podány.